Chtěl bych poděkovat opozici, chtěl bych poděkovat panu prezidentovi, kolegyním a kolegům ve vládě, protože skutečně všichni teď děláme, co je v našich silách, a zapomněli jsme na to, co nás rozděluje. Za Ministerstvo vnitra říkám, že jsme připraveni. Dnes vláda České republiky aktivovala takzvaný zelený stupeň, to je stupeň, který nevyžaduje žádná mimořádná legislativní opatření a ve kterém v podstatě připravujeme a uvádíme do režimu pohotovosti veškeré instituce, které mají s migrací co do činění.

V této chvíli ještě také nevyžaduje takovýto stav žádný změněný legislativní rámec, pohybujeme se ve standardním legislativním prostředí.

Samozřejmě tady budou moci zůstat a policie v tom směru bude jistě benevolentní, a především přicházíme s novým typem víza, které bude velmi jednoduché na vyplnění. Ta žádost bude nejjednodušší, jaká může být, a veškeré informace i v ukrajinštině budou uvedeny na stránkách Ministerstva vnitra. Zavedli jsme dvě emailové adresy: jedna, kde se mohou Ukrajinci přímo ptát, jak postupovat, pokud chtějí někoho ze svých rodinných příslušníků dostat do České republiky nebo řeší nějaký aktuální problém na našem území, druhá linka je pro české občanky a občany a tam můžete nabídnout jakoukoliv pomoc, ale především ubytování. Ta solidarita je ohromná a určitě bude ještě pokračovat. Zároveň bych chtěl říci, že je připraveno i kontaktní místo. Jeho adresa bude zveřejněna zítra po schválení oranžového stupně, kde pro případné příchozí z Ukrajiny budou zajištěny základní potřeby jako ubytování, strava či zdravotnická asistence.

Ministerstvo vnitra zároveň vytipovává další ubytovací kapacity ve státním majetku.

Ono totiž není otázkou, jestli chceme nebo nechceme, my musíme. My máme nějakou historickou povinnost, protože nám v našich těžkých chvílích národních dějin bylo také vždycky a efektivně pomáháno, a my se teď musíme chovat stejně.

Děkuju za pozornost.

Nyní vystoupí pan ministr Jurečka a následuje pan předseda Babiš. Prosím, pane ministře.

Prožili jsme si také období vlivu sféry Moskvy.

A to vše jsme si mysleli, že máme za sebou.